Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Cílem návrhu zákona je zvýšit odbornou úroveň ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a v souladu s naplňováním cílů Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a mezinárodní závazky a národní strategii České republiky v oblasti ochrany biologické rozmanitosti (?).

V zásadě pan ministr řekl velmi obšírně ve své zprávě podstatu této novely tohoto zákona.

Doporučuji postoupit do druhého čtení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, ani v tomhle případě nebudu dramaticky dlouhý. Lesní zákon už tady čeká opravdu velmi dlouho, stejně jako předešlý plemenářský zákon či zákon o hnojivech. Já souhlasím s tím, že ten zákon je třeba a upřesnění některých parametrů stávajícího zákona třeba jest také.

To, co považuji za důležité, o čem se máme bavit, je ten nepůvodní materiál.

V každém případě debata na téma nepůvodní rostliny a nepůvodní materiál, do jaké míry máme uchovávat, případně do jaké míry se jimi v přírodě a v lesích máme zabývat, je do budoucna asi potřebná. Takže vám děkuji za pozornost a podporuji, aby tento materiál šel do druhého čtení. Nyní pan poslanec Syblík v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl říci, že při přípravě návrhu tohoto zákona byly brány v úvahu výsledky diskuse a podněty z jednání a přímých konzultací s různými subjekty, například s Lesy České republiky, se Sdružením lesních školkařů, se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů, s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa, s Vojenskými lesy a statky a s Výzkumným ústavem lesního hospodářství. Cílem návrhu je najít řešení, které nepoškodí zájmy dotčených subjektů včetně podnikatelů v oblasti lesního hospodaření, ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Zejména se jedná o stanovení práv a povinností nájemců a pachtýřů, náležitostí dokladů o zrušení zařazení genetického zdroje do národního programu, upřesnění podmínek pro poskytování vzorků do Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, upřesnění pravidel poskytování dotací. Během diskuse s výše uvedenými dotčenými subjekty pak byly vzneseny připomínky jak v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem, tak i v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin. Zástupci lesních školkařů již dlouhodobě poukazovali na problémy při obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Zejména se jedná o skutečnost, že s novými technologiemi výroby krytokořenného sadebního materiálu, což je metoda takzvaného vzdušného střihu, dochází k tomu, že výsadbyschopným sadebním materiálem je i semenáček, který ovšem musí splňovat normu i platnou právní úpravou stanovené parametry obvyklé obchodní jakosti. Po konzultaci se zástupci vlastníků lesa tak návrh zákona upřesňuje typy sadebního materiálu. Byl bych rád, kdybychom v důstojném prostředí mohli vyslechnout váš příspěvek k tomuto tisku, a rád bych také, abych si poznamenal případné návrhy a zaznamenal je také zpravodaj. Ještě chvilku, protože kolegové, kteří diskutují jiný problém, prosím v předsálí. Agenda udělování licencí k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu, kterou vykonává Ministerstvo zemědělství, byla konzultována zejména se zástupci držitelů licencí, přičemž byl původní návrh na úpravy hlavy páté zákona pozměněn tak, aby mohli žádat o udělení licence i občané jiného členského státu Evropské unie.

Tímto bych chtěl svůj příspěvek ukončit. Děkuji za pozornost. Hlásí se v rozpravě pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.